Tam si myslím, že není úplně toto namístě a není to věc, která by měla být dlouhodobě hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

To je můj názor. Kdy k tomu dojde, to já neříkám, že to bude zítra, myslím, že to je nějaký výhled, možná na nějaké podzimní období, až skutečně dojde k určité proočkovanosti populace, ale pokud pak budou skutečně nastaveny podmínky třeba v zemích, kam lidé budou cestovat, že budou muset mít test, nemyslím si, že toto má být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a to říkám zcela otevřeně.